Slovo má předseda volební komise Martin Kolovratník. Prosím o klid sněmovnu. Děkuji za slovo i zjednání klidu. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, přeji vám dobré odpoledne. Mám na to málo času. Nezbytné minimum informací pro stenozáznam jsem povinen uvést. Teď nás čeká jeden bod, který budeme hlasovat veřejně aklamací. Jsou to změny v orgánech Poslanecké sněmovny. A potom máme připravené čtyři body, čtyři tajné volby, které budeme realizovat ve Státních aktech. První bod, jak avizoval pan předsedající, číslo 135, je návrh na změnu v orgánech Poslanecké sněmovny. A tady ode mě krátká rekapitulace. My jsme ten bod na posledním jednání schůze 28. června přerušili na žádost předsedy poslaneckého klubu sociální demokracie pana poslance Romana Sklenáka do dnešního dne. Zaprvé jsme se jako Sněmovna, resp. volební komise věnovali té problematice možného odvolání nebo neodvolání paní poslankyně Kristýny Zelienkové do poradního Parlamentního shromáždění Rady Evropy a zadruhé jsem vyhlásil novou lhůtu na podání návrhu na změny, kterou využili právě kolegové ze sociální demokracie, aby nanominovali své nové zástupce po poslancích Šinclovi a Jandákovi. Svoje vystoupení možná vezmu odzadu tím jednodušším.

A je tedy navržen, je to v usnesení číslo 179, do volebního výboru nový kolega Václav Valhoda a stejný pan kolega do výboru pro vědu, vzdělání, výchovu, kulturu, mládež a tělovýchovu. A do rozpočtového výboru sociální demokracie navrhuje paní poslankyni Barboru Jelonkovou a do výboru pro životní prostředí také tuto novou kolegyni. Co jsem vám slíbil a co si ode mě zaslouží stručný komentář, je ale předchozí usnesení číslo 176.

Všichni jste obdrželi, jak předsedové klubů, tak i vy poslanci, odpověď, analýzu Parlamentního institutu, kterou zpracoval pan Martin Kavina. Spíš kdyby někdo z vás měl dotazy, tak to vysvětlení možná trochu vypadá jako chytrá horákyně, ale je v pořádku a je to tak možné a můžeme se se ctí s tou situací vypořádat. To vysvětlení je skutečně na začátku. Potvrzuje moje slova, která jsem tady říkal při předchozím projednání i na volební komisi, že skutečně své zástupce do Parlamentního shromáždění si nominují národní parlamenty, a teď cituji článek 25 ze zakládacích listin, nebo ze statutu Rady Evropy: Své zástupce si nominují národní parlamenty způsobem, který si tyto parlamenty samy stanoví.

Jinými slovy z této analýzy vyplývá, že jsme se skutečně mohli takto rozhodnout a bylo to v pořádku, když jsme navrhli a hlasovali o tom, že paní poslankyni Zelienkovou z této komise odvoláváme.